Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek, připraví se pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ten náš návrh, jak byl napsán, byl napsán opravdu tak, aby to byl okamžitý rychlý nástroj a aby se to nedalo takto relativizovat.

My říkáme, že když se to nezvládá, přichází stát.

My pomáháme, kde to jde, a plně to respektujeme. A nám přišlo, že je dobré se podívat na ty děti.

Myslím si, že máme stejný cíl. Děkuji. Pan poslanec Marek Benda, poslední přihlášený v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

Sice to za dva roky vyhodnotíme, ale má to být na věky věkův.

K tomu, co tady zaznívá.